Jaká spotřeba alkoholu je z hlediska rakoviny riziková?

I poměrně velmi malá denní spotřeba alkoholu již na úrovni jednoho až tří standardních drinků denně zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu.

Kdy tedy nebezpečí vzniku rakoviny začíná růst? V tomto ohledu můžeme rozlišit dvě úrovně dlouhodobé spotřeby.

Ale to samozřejmě všichni chápeme, že to je těžké.

Mimo jiné je autorem knížky Manuál úspěšného hubnutí. No prosím.

Každý kilogram se počítá.

Díky současnému zvýšení fyzické zdatnosti se zlepšuje celková prognóza mnohem výrazněji než při prostém poklesu váhy. Zlepšením poměru sval/tuk, který se mění již po několika týdnech pravidelného pohybu, dochází nejen ke snížení rizika vzniku nádorů, ale také klesá riziko opakování nádoru recidivy u těch, kteří již rakovinou onemocněli. Dokonce se ukazuje, že efekt pohybové aktivity je významný i bez změny hmotnosti;

Nicméně některé základní zásady jsou téměř univerzální. Na začátku je třeba vybrat správný druh pohybu, především s ohledem na pohybový aparát.

Frekvence.

Z toho tedy vyplývá, že minimální frekvence je třikrát až čtyřikrát týdně. Intenzita.

V běžné praxi se můžeme orientovat například podle takzvaného testu mluvení, když zvládneme krátce mluvit v průběhu konání pohybové aktivity. To samozřejmě neznamená, že máme mluvit po celou dobu, kdy jsme v pohybu. Doba trvání.

Co můžete pro sebe udělat, co říká pan docent Matoulek? Snažte se o dlouhodobě udržitelná řešení. Není až tak důležité, jak rychle hubnete, ale zda jste schopní v nastaveném režimu setrvat.

Není to něco, na co dojde řada, až když jsou všechny povinnosti splněné.